Někteří říkali, že je nepodepsali, nebo zpochybňovali část z prohlášení, která byla pod toto společné prohlášení zahrnuta. Nepokládám to za korektní přístup. A chci říct, že školská poradenská zařízení byla podfinancována a opuštěna ze strany všech, tedy včetně svých zřizovatelů, po dlouhá léta a řada z problémů, které jsou přičítány novele školského zákona, jsou problémy, které tam panují dlouhodobě. Ale nechci si už ani stěžovat ani žehrat, naopak naslouchám školským poradenským zařízením. Záleží mně na tom, aby kolegové měli lepší podmínky, včetně například toho, že pokládám zařazování těchto kolegů do platových tříd za dlouhodobé porušování zákona. A také tímto směrem činím kroky, aby bylo toto financování dostatečné a narovnáno. Také bych chtěla říct, že co se týká materiálních podmínek, tak znovu zdůrazňuji, že finančních prostředků je dostatek, a to jak pro podporu škol, tak pro podporu školských poradenských zařízení.

Ano, při startu tohoto systému opravdu docházelo k problémům, kdy docházelo k zahlcení při vyplňování formulářů a systémy nefungovaly dostatečně rychle.

Tady asi věřím, že pochopíte, že toto není odpovědností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

A já je vyřešit chci. Prosím. Děkuji za odpověď.

Mohlo by se dojít k závěru, že to opravdu není nejlepší krok, který by měl být. Aspoň jak mluvím s učiteli a řediteli, tak tam, kde jsou některé děti s mentálním postižením, jsou problémy. Rodiče si stěžují. Chtějí odhlašovat děti. Prostě problémy tady velké jsou.

Děkuji. Prosím, paní ministryně.

Žádné speciální školy jsme nezrušili, nerušíme ani nemáme zájem řešit. A volba rodiče, jestli dítě s lehkým mentálním postižením pošle do běžné školy, nebo dříve do tzv. školy praktické nebo nyní speciální školy podle § 16 odst. 9, platila vždycky a platí dále.

Prosím, věřte, že o toto to hlavně šlo. A pokud paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího má ony konkrétní poznatky, kde dochází k nějakým problémům, není tam dostatečná podpora, opravdu ji prostřednictvím pana předsedajícího prosím, aby mně tyto situace, případy předala a budeme je ihned řešit, abychom nalezli odpovídající podporu všem.

Děkuji. Děkuji za slovo. Slibuji, že budu v rámci svého času dostatečně rychlý, protože jsem domluven s panem ministrem, který odešel, a požaduji po něm písemnou odpověď na dotazy, které položím. Vážený pane ministře, dovolte mi vás požádat o stanovisko k velmi závažnému problému, který vznikl společnosti České dráhy, a. s., na který jsem upozornil při jednání hospodářského výboru Poslanecké sněmovny před několika dny. Nedojdeli k jeho neprodlenému řešení, je přímo ohrožena existence národního železničního dopravce vzhledem k jeho vyloučení ze soutěží na trhu veřejné dopravy.

Podle uvedených zákonů má objednavatel veřejných služeb, to je kraj i stát, novou povinnost vyloučit z nabídkového řízení vybraného dopravce, který nemá zaknihované akcie. České dráhy mají ze zákona o Český dráhách akcie v listinné podobě a jejich zaknihování uvedený zákon o Českých dráhách brání. Zaknihování je v rozporu se zákonem a tyto akcie by byly zneplatněny. Nyní tři otázky. Proč k této situaci vlastně došlo? Z pozice zřizovatele Českých drah jste měli dostatek času legislativně upravit podmínky pro národního dopravce. Proč jste tak neučinili? A poslední. Já vám také děkuji, pane poslanče.